Evo poštovane kolegice i kolege nastavljamo dalje s radom.

Sada otvaram raspravu o prijedlogu Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara. Prvi klub je Klub MOST-a nezavisnih lista, uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Evo uvaženi tajniče, državni tajniče, kolegice i kolege, građani oko područja ono malo što je ostalo ako gledaju, ako imaju signal, ono što nije odselilo, iselilo ovim lošim politikama državni tajniče koje se provode, ako ima nešto naroda oko ovoga parka onda, parka tj. prijedloga Parka prirode Dinara, njih bi najprije pozdravio jel zaista žive u najtežim uvjetima, možda težim nego kad je bilo tursko carstvo od ovih politika u slobodnoj Hrvatskoj, zaboravljeni narod. To sam rekao i u stanci tj. slobodnom govoru da je u ovoj korona krizi su brojne politike se razotkrile, a poslije potresa koji se dogodio, nesretni taj veliki potres se ovaj koji se dogodio da se više uopće ne priča, uglavnom se priča o Zagrebu, a puno su potresi i puno teži elementarne nepogode od politika koje se provede prema ovome kraju gdje sad proglašavamo, gdje je prijedlog proglašavanja, znači Parka prirode Dinara. Park Dinara sama po sebi je simbol, ona simbolizira ne samo lipu prirodu, nego ona simbolizira i ponos hrvatski tj. ona je jedna od ključnih točaka u Domovinskome ratu, pa evo i danas tj. jučer i danas i sutra je sjećanje na dane kada je Ratko Mladić napao područje prema Sinju, Cetinskom kraju, osvojio branu Peruču gdje su naši branitelji dali svoje živote, brojni ljudi su iseljeni, brana Peruča je minirana, to je bio jedan od većih pokušaja genocida i ekocida nakon II. Svjetskog rata, pa bi se trebalo, sudionik sam tih operacija tada kao mlad čovjek, mladić, pa bi se evo ujedno i prisjetio tog područja koje je zaboravljeno, tada od agresora je bilo napadnuto od srbočetnika, a danas je još gore zaboravljeno od hrvatskih politika. Kad govorimo o vašemu prijedlogu i proceduri, ja sam i županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije i predsjednik kluba drugog po veličini i vijećnik sam u Gradskom vijeću grada Sinja, nikada nismo raspravljali od ovome. Da li su gradonačelnici il dal je dolazio ministar slikati nekoliko puta u Otoku kod Sinja, u Trilj il ne znam gdje ste vi sve išli kod svojih gradonačelnika i načelnika da bi provjerili ostalo išta od kojega janjčića šta niste pojili u predizborno vrijeme o tome bi se dalo raspravljati. Ali ovaj obuhvat samo kad ga vidim pozdravio bi, odma bih rekao pozdravljam da se proglasi park priroda, da Parkom prirode Dinara. Međutim, ko je ovo crtao? Znači ucrtana je samo dio od izvora do Peruče. Zašto nije Peruča? Zašto? Zato šta se guraju projekti Pejčinović-Burić, sadašnje tajnice Vijeća Europe čini mi se, njenog supruga pardon da ne bi, njenoga supruga kojega ste pokušali progurati, to je termoelektrana štetna baš u tom najljepšem jezeru i uz Dinaru u najljepšem vodnom resursu, ne samo u najljepšem nego i najvećem u Hrvatskoj, 500 milijona kubičnih metara čiste pitke vode, ostala je čak ucrtana u prostornim planovima infrastruktura do jezera Peruča tj. plin, plinovod, to je sad, čiji je to sad interes da se provuče plinovod ne kroz Sinj il kroz gospodarske zone nego drito preko brda gdje nema veze s ničim da se vuče na Peruču, zna se čiji je to interes. Zbog čega nije obuhvat Peruče, to me zanima? Što se tiče same procedure zbog čega ste nam na brzinu onako napravili tu, taj ona javnu raspravu u Kninu, nikoga niste informirali, doša je ministar 5 minuta, reka, slika se, ujutra je išao gore, a zaboravio je reć ministar ugroze i okoliša ovaj kako se zove, Ćorić koji je napravio veće štete za Dinaru, Podinarje, Cetinski kraj, samo onom svojom odlukom da smeće iz vrgoračkog kraja se vozi 120 kilometara autoputem u starim kamionima do sinjskog odlagališta otpada 120 kilometara, neće ga odložit, neće, to mu ja bez obzira što ima rješenje, to mu poručite, pa me zanima što s tim? Jer jednostavno to područje je prazno. Sad proglašajete to je rezervat, on je očuvan ekološki od ljudi, on je izbrisan, nema ljudi, politike su izbrisale, nešto eksploatacijsko polje bavite se mineralnim sirovinama, a uglavnom da to budu članovi stranke koja je vlasti u županiji HDZ-a da imaju pravo ovaj to eksploatirati te rudokope. Evo imamo sad primjer Poljakove grede to je mulika, ako znate šta je mulika, to su kuće od čega se je radila mulj koji je bio nataložen nekada, to se sad forsira, znači uredno se to eksploatira, a poglavito znači mineralne sirovine, ali me zanima šta vi kažete na ovo da ovaj bušenje gori neće biti na Dinari.

Znači u isto vrijeme kada ste donijeli da se daje koncesija na bušenje Dinare za ugljikovodike kao pod krinkom da će se tu nešto istraživati, di će, za koga će se istraživati, u isto vrijeme ste podvalili Park priroda Dinara.

Znači ovo je bio netransparentan proces donošenja ove odluke od dna. A podržajem da se proglasi park prirode, znači ja to podržajem. Ne govori …/nerazumljivo/… samo planu na brzinu ucrtalo se toliko nelogično, jezero Peruča nije, načelnik općine Otok da ste mu ono gdje je treba bit gdje ima prostora za razvoj općina Otok, dalmatinski i sinjski da ste to skinuli, a ono gdje ima za razvoj da ste to ucrtali u, znači nekakav resurs, a ono gdje ne treba da niste, to je on rekao osobno, a ono je u Kninu bila javna rasprava to je bilo više nego sramotno, sa 5-6 tjelohranitelja i 3-4 vas koji ste bili tamo doša je ministar održao neki govor nije dalo da ga se pita nego je vanka davao izjavu i gdje će biti sjedište i otvarate javnu ustanovu, da li će biti otvaravanje ovaj imenovanje u tu ustanovu kao što je u Nacionalnom parku Krka gdje niste imenovali gospođu Zmijanović, ja sam 10 puta ovdje govorio odbore, ima ministra na odbore branitelja dovodio, koja ima status branitelja i ne samo to nego je doktorica bolja i u stručnim kvalifikacijama i kriterijima nego ste imenovali onu koja je u istom trenutku imala iskaznicu i HDZ-a i HNS-a, akužala ona obe, u nas je akuža kad se igra na trešeta.

Najviše BDP-a donose dica iz ovoga kraja, svi su iseljeni, svi su iseljeni, ja mislim da se ovdje digne ruke, ja još živim doli i moja dica u Dalmatiskoj zagori, u Sinju na Suvaču blizu ovde, a kad pogledam ovo samo kod Hrvaca kako ste izveli kod Panja jeste li vidjeli, mislim ovo tko vidi, vidi se da jednostavno to je rađeno na brzinu, nestručno, bez javne rasprave, naravno da nam je interes da proglasi Park prirode Dinara, on simbolizirana ne samo tu ljepotu ekološku prirodnu, nego simbolizira i nacionalnu, to je nacionalna planina koja je u Domovinskom ratu puno značila, to je planina pobjede. Al pari kao što je Velebit povijesni, pobjede oslobođenja od velikosrpske agresije. Gdje ćete odrediti središte? Jeste se dogovorili vi u stranci, javna rasprava nije bila.

Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvažena zastupnica Vesna Vučemilović.

Poštovani tajniče, kolegice i kolege zastupnici, kolega Bulj živi u tom kraju ja sam provela svake ljetne praznike u tom kraju u Imotskoj krajini i podržavam uistinu prijedlog da se ovaj vrijedni krški kraj koji je uistinu jedinstven proglasi parkom prirode jer lijepa naša domovino su riječi kojim počinje naša himna i to nije bez razloga, nije uistinu bez razloga Antun Mihanović počeo našu himnu upravo tim riječima jer Hrvatska zahvaljujući svom osobitom zemljopisnom položaju obiluje brojnim vrijednim područjima prirode koja su zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode i njih je prema podacima upisnika koje vodi nadležno ministarstvo do sada preko 400. Imamo 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, neki kažu da je to previše, ja osobno mislim da nije. Mislim da uistinu sve što je vrijedno treba zaštiti jer ta atraktivna i očuvana priroda je uistinu dio nacionalnog bogatstva i to čini temeljne vrijednosti svake zemlje. Znači, to su ujedno i područja koja su izuzetno važna za jednu gospodarsku granu koja čini gotovo 20% našeg BDP-a, a to je turizam jer zaštićena područja svojom bogatom prirodom i ljepotom krajobraza privlače brojne turiste, brojne posjetitelje i naravno utječu na ukupni turistički potencijal neke zemlje. Brojna istraživanja koja provodi Institut za turizam isto tako potvrđuju da 50% posjetitelja upravo prirodne ljepote ističe kao motiv dolaska i najviše ih se uvijek dojmila ta netaknuta priroda i impresionirani su bili ljepotom voda i biološkom raznolikošću. Kolega Bulj se dotakao, ali i na Odboru za zaštitu okoliša malo smo govorili o javnoj ustanovi i o sjedištu te javne ustanove, pa i potpredsjednik sabora je isto apelirao da vlada koja će svojom uredbom osnovati javnu ustanovu smjesti to ili u Kijevo ili u Vrliku, znači u dva mjesta kojima bi se to pomoglo da se nekako to područje revitalizira jer ako Park prirode Papuk ima sjedište u Voćinu, ako Park prirode Kopački rit ima sjedište u Kopačevu, nema uistinu prepreke da ova javna ustanova ne bude recimo u Vrlici. Evo, to je sugestija i sa Odbora sa zaštitu okoliša, a i ispred Kluba Domovinskog pokreta. Ono što sve nas ovdje zbunjuje to je da na istom tom području, području Dinare se javljaju nekakvi sukobljeni interesi. Nemamo ništa protiv proglašenja parka prirode, očuvanja prirode i kao jednog generatora i turističkih nekih, neke ponude na tom području, ali isto tako na tom području su predviđena istraživanja ugljikovodika, na tom području su predviđena 4 velika područja ukupne površine od 12134 četvorna kilometra koja obuhvaćaju područje od Karlovačke preko Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije. Za jedno istražno područje Dinaridi 14, skraćeno DI-14 je već izdana koncesija, dobila ju je INA, ona je površine 2698 kvadratnih kilometara, odluku je donijela Vlada RH na sjednici održanoj 5. prosinca 2019., objavljena je u Narodnim novinama 119, može malo tiše kolega Tomašević, ovaj znači Narodne novine 119/2019 i INA će na tom navedenom istražnom području provesti istraživanja kojima je svrha utvrdit postojanje, položaj i oblik ležište ugljikovodika, količinu i kakvoću rezervi, te uvjet eksploatacije. Što obuhvaćaju ta istraživanja, citirat ću Narodne novine, istraživanja obuhvaćaju geofizička i druga geološka snimanja, interpretaciju tako prikupljenih podataka i njihovu studijsku obradu, te bušenje, produbljivanje, skretanje, opremanje, ispitivanje, privremeno napuštanje ili likvidaciju istražnih bušotina. Znači, ipak se radi o jednom dosta agresivnom načinu temeljem kojeg će se onda ustvrditi da li tamo ima nešto interesantno za energetske kompanije ili nema i to je prvi od 4 istražna prostora koji, taj prvi obuhvaća gotovo cijelu Ličko-senjsku i dijelove Zadarske i Karlovačke županije. NP Plitvička jezera je izuzet iz tog istražnog područja zato što osnovna temeljna razlika između nacionalnih parkova i parkova prirode je da u parkovima prirode je gospodarska djelatnost dozvoljena, zato je i bilo moje pitanje na Odboru za zaštitu okoliša zašto Dinara nije nacionalni park jer ona to zasigurno zavrjeđuje zbog jedinstvenog krškog područja koje je jedinstveno ne samo ovdje u Europi nego i u svijetu kako smo čuli od g. Krajhmajera nešto u Japanu ako se ne varam ima još i iskreno čini mi se da ova istraživanja ugljikovodika, kao i neki ostali energetski projekti koji su u različitim fazama dovršenja su možda jedan od razloga zašto je to park prirode, a ne nacionalni park. Ministarstvo, tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kao jedan od razloga za izdavanje koncesije istaknuo da upravo lokalna samouprava ima najveću izravnu korist od istraživanja ugljikovodika, pa se navode nekakve slavonske općine koje su eto procvale otkako se tamo, tamo traže ugljikovodici jer su, uplaćeno je 17 milijuna kuna i to je u tim slavonskim općinama donjelo mogućnosti za nova dodatna ulaganja u kvalitetu života lokalnih zajednica. Budući da živim u Slavoniji, uistinu me ovo malo čudi jer je standard svih nas u Slavoniji daleko ispod hrvatskog, a da ne govorim o europskom standardu. Mi smo na nekih 35% standarda prosjeka EU. I da u Slavoniji ne cvjetaju ruže zbog eksploatacije ugljikovodika i ostalih godinama zanemarenih gospodarskih djelatnosti to je jasno svima u državi, a ne samo nama Slavoncima. Znači, podržavamo još jednom mi iz Domovinskog pokreta proglašavanje parka prirode, ali ne ide nam to zajedno, ne shvaćamo jednostavno kako pomiriti istraživanja ugljikovodika i zaštitu prirode. Sve je to jedno ministarstvo sada, kako to vide ne znam jer to su dva cilja koja jedna s drugim nemaju veze, suprotstavljeni su. I možda onako dosta očigledno pokazuju koliko je taj naš razvojni put Hrvatske nejasan i kolko nam fali ta naša nacionalna razvojna strategija jer to lutanje potaje pomalo i preskupo neovisno o tome odakle se financira, da li novcima hrvatskih ili europskih poreznih obveznika, da li iz državnog proračuna ili iz fondova EU jer činjenica je da se Europa okreće obnovljivim izvorima energije, zelenim politikama, a mi tu forsiramo istraživanje ugljikovodika i to u tom osjetljivom krškom području jedinstvenom po svojoj konfiguraciji u cijelom svijetu. Na neki način ugrožavamo i turizam kao gospodarsku granu koja čini gotovo 20% našeg BDP-a i ostaje uistinu nejasno, nedefinirano i nadasve upitno kako sada pomiriti, s jedne strane istraživanje ugljikovodika i zaštitu prirode s druge strane. Državni tajnik nam je rekao da nije obuhvaćeno, činjenica je, s ovim prvim poljem nema Park prirode Dinara veze, ali bojim se ova sljedeća 3 koja će isto doći na red, budimo realni, ipak nisu baš, nije to baš da se ne zadire i u područje parka prirode, stoga od predlagatelja tražimo da se obustavi izdavanje koncesija i do drugog čitanja da dobijemo znači, nekakav dokaz da u Parku prirode Dinara neće biti istraživanja ugljikovodika jer to se, to nama nije prihvatljivo, ne nama u Domovinskom pokretu nego i građanima te definitivno zdravoj logici. Hvala lijepa.

Pred nama je u prvom čitanju Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara. Mi u Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a ćemo to podržati. Ali, malo kroz raspravu ću i reći neke stvari koje očekujemo da se pripremi i da se naprave do drugog čitanja. Dakle, Hrvatska u ovom trenutku ima 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Tih 8 nacionalnih parkova inače čini 1,24% kopnenog teritorija RH, odnosno 0,69% morskog, a ovih 11 parkova prirode, prije nego što i Dinara bude proglašena je 6,77% kopnenog dijela Hrvatske, odnosno 0,60% morskog dijela Hrvatske. U trenutku kad su i bili proglašavani i zadnji parkovi prirode odnosno nacionalni parkovi je uvijek bio prijepor i uvijek ljudi koji su živjeli na tom području su raspravljali i govorili da zašto baš njih, da će oni biti u rezervatu jer su čitali to kao manu. Mi čitamo da kad se neki prostor proglasi parkom prirode, odnosno nacionalnim parkom, da to ima, između ostalog i potencijal i mogućnost drugačijeg razvoja tog područja. Da to nije mana, tamo se može raditi određene gospodarske djelatnosti, ali kontrolirano i na način na koji to s aspekta zaštite prirode definira. Pokazali su i sadašnji i nacionalni parkovi i parkovi prirode da to može biti zaista prednost, da na tom prostoru može biti razvoj, da se on može razvijati, ali drugačije. Onako dakle kad imate nešto prednost, onda tu prednost zaista trebate i dalje i poticati i razvijati. Ja sam jučer kad je bio o nečem drugom rasprava, onda sam između ostalog i govorila i procesi koji su bili u nekim drugim zemljama. Neke druge zemlje koje su se, pogotovo iza II. svj. rata otišle u smjeru velike urbanizacije ili u smjeru nekakve poljoprivrede koja je bila nekontrolirana, tamo su pred nekakvih, početkom ovog stoljeća počeli vraćati neke stvari prirodi i to se je tada zvalo jednim nespretnim prijevodom doprirodno. Mi imamo neke potencijale, imamo neke vrijednosti, na tome trebamo inzistirati i to trebamo razvijati. I sad dolazi onaj ali koji sam uvodno rekla, a ovdje ću nastaviti. Kad dođete s ovakvim jednim materijalom u Hrvatski sabor, onda taj materijal mora biti pripremljen, pogotovo obrazloženje znatno kvalitetnije nego što je ovaj. Ja znam da sve te podatke imate, ali dajte u obrazloženju ili uz materijal ih dostavite. U, mi imamo u Saboru, kao i negdje drugdje, uvijek imate i saborske zastupnike i neke druge opće prakse koji se razumiju u sve. Ali imate i neke koji se su vezane uz određene teme i u neke te određene teme se razumiju i ja vas lijepo molim, dakle ovo nije nikakav razlog da to ne bude. Kad dobijemo u drugo čitanje prijedlog zakona za drugo čitanje pripremite i napravite sljedeće: navedite koje su to općine i gradovi, vi ste uvodno u, kad ste tu govorili rekli, ali nek to piše i u obrazloženju, dakle, prostor Parka prirode Dinara, pobjeglo mi je nacionalni iza kolegice, prostor Parka prirode Dinara, teritorijalno je na području te i te županije, jedinice lokalnih samouprava, ima taj i taj dio pojedinih, dakle posto toliko grada Knina, to je sve moguće, vi to sve imate, ali dajte nam pripremite, da mi kad odlučujemo znamo o čemu odlučujemo. Između ostalog, postoji jedan dio koji je uvijek vrlo osjetljiv, to su dijelovi građevinskih područja. U tim prostornim planovima jedinica lokalne samouprave su definirana građevinska područja. Za ta građevinska područja su definirana i pravila i načini na koje se može graditi. Zakon je omogućio da kad proglasite nešto parkom prirode ili nacionalnim parkom, kad radite taj prostorni plan, da se za građevinska područja koja se nalaze u tom prostornom planu, mogu definirati tim prostornim planom, dakle ovim koji će se raditi nakon proglašenja Parka prirode Dinara, novi prostorni plan za područje parka prirode i da građevinska područja mogu biti drugačije definirana i da za njih mogu biti definirani i drugačiji uvjeti. Mi imamo već iskustva nekih drugih prostornih planova da ide granica ulicom, cestom, da vam je s jedne strane na snazi prostorni plan, ja ću sad reći tog grada, a s druge strane vam je na snazi prostorni plan parka prirode. I sad imate s jedne strane ceste jedna pravila, vezana uz izdavanje dozvole, s druge strane ceste druga. Jedan od odličnih primjera za to sve zajedno, ja se naravno uvijek referiram na ono o čemu nešto više znam, dakle to vam je odličan primjer Parka prirode „Medvednica“, dakle „Sljeme“ i „Medvednice“ i obronci „Medvednice“ se nalaze u Parku prirode „Medvednice“ Granica doslovno ide sredinom ulice, doslovno ide između dvije parcele i tu uvijek nastaju prijepori.

Ne trebamo se dovesti u situaciju da vrlo brzo još prije izrade ili pri izradi prostornog plana radimo i mijenjamo obuhvate i s tim što morate znati da su već i u saborskoj proceduri bile mijenjane obuhvate granica parka prirode. Što zapravo kroz ovu diskusiju hoću reći? Ako vi već imate neko iskustvo, ako već znamo da smo imali problem pa ne trebamo taj problem ili drugi ili treći put. Stoga vas ja molim da i to vam nije nekakav problem, da uz ovo obrazloženje nam date jednu malu analizu da znamo o kojim građevinskim područjima je riječ, da ne izazivate među građanima koji se nalaze tamo koji nas slušaju ili ne slušaju onda će ovaj reći, gle ti ćeš biti u parku prirode, brzo bespravno gradi jel kad budeš u parku prirode nećeš moći ništa. To nije istina, to jednostavno nije istina, ali vodite računa da tamo gdje su vam takve nekakve stvari problem tu treba imati zaista jednu posebnu osjetljivost jer vrijednost naša i vrijednost Hrvatske zaista mogu biti nacionalni parkovi i parkovi prirode. Vi u njima se možete baviti ne samo gospodarskom djelatnošću, vi se u njima možete baviti turizmom. Dakle, to vam je ono kada pokazujete turistima svoje najljepše lice, kad dajte izlog šta Hrvatska ima, kad kažete vrijednost, kada govorimo o Dinari, vrijednost Hrvatske je taj krš. Ali vi nekad vi svoje, nekom što se čini mana može pretvoriti u prednost. Ja mogu reći iskustvo koje smo imali sa Nacionalnim parkom „Sjeverni Velebit“ koji kad je bio proglašen Nacionalnim parkom „Sjeverni Velebit“ i kada je rađen prostorni plan onda je iza proglašenja, a onda i pri izradi prostornog plana je bilo puno prijepora, tamo ništa ne možemo, kako ne možemo. Onda smo rekli da jedna od stvari razvijanja stočarstva, vraćanje onom autohtonom stočarstvu, stavljanje u funkciju napuštenih pastirskih stanova koji su bili i tu su neki ljudi prepoznali svoju mogućnost uopće gospodarskog ulaganja i krenuli su ulagati i krenuli se baviti stočarstvom na način na koji je to bilo prije. Prema tome, ako se je to moglo napraviti na Nacionalnom parku „Sjeverni Velebit“ koji je još nacionalni park, apsolutno sam sigurna da se to može napraviti i na ovom području. Znate kada mi govorimo i o parkovima prirode i o nacionalnim parkovima onda ljudi imaju osjećaj sad će oni tamo iz nekog Sabora od nekud sve zaštiti, a mi nećemo imati mogućnost da živimo. To jednostavno nije istina. Mi trebamo dati mogućnost ljudima da žive, to je jedna od stvari gdje još dodatno možete povući određena sredstva i ulagati. To je naša prednost. Prema tome, evo idemo kraju, mi ćemo zasigurno podržati ovo samo vas molim da do drugog čitanja, to nije nikakav, to je 5, 10 stranica dopunite s ovim da mi kao saborski zastupnici zaista imamo punu informaciju i da onda nemamo nekakvih sumnji koje inače možemo imati o tome da li se može istraživati ili eksploatirati mineralne sirovine i koje. Ali ajdemo da sve te prijepore riješimo, da budemo jasni i to nije nikakav problem da dobijemo za drugo čitanje.

Uvodno dame i gospodo, Klub zastupnika HDZ-a podržat će vladin Prijedlog zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“ Naime, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša trebaju predstavljati najviše vrijednosti svake zajednice. U RH normativno uz Zakon o zaštiti prirode temeljni dokument zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način provodi zaštite je strategija i Akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti RH što ga HS na prijedlog Vlade RH donio u srpnju 2017. godine. I upravo navedenom strategijom definirani su i strateški ciljevi kojima je potrebno usmjeravati djelovanje i aktivnosti i to prije svega prema povećanju učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, nadalje smanjenju direktnih pritisaka na prirodu i poticanju održivog korištenja prirodnih dobara, zatim jačanju kapaciteta sustava zaštite prirode, povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi i u konačnici podizanje razine i razumijevanja i podrške javnosti za za zaštitu prirode. Na tragu navedenog, nedvojbeno je da RH ima poseban interes za proglašavanjem masiva Dinare, zatim hrvatske strane Troglava i Kamešnice, te izvorišnog i gornjeg toka rijeke Cetine, kao i krških polja uz Cetinu, Hrvatačkog, Paškog i Vrličkog polja, parkom prirode. Važno je napomenuti, također, da nakon Parka prirode Velebit ovaj park prirode s površinom većom od 63 hektara bit će zapravo 2. najveći park prirode u RH. Iako je ovdje od strane predlagatelja kazano već da predloženom kategorijom zaštite, da će se sačuvati iznimne vrijednosti ovog područja, i to prije svega, sačuvat će se izvorne prirodne vrijednosti, bogata georaznolikost, očuvat će se divlja flora i fauna, brojne endemske vrste, preko 70 endemskih vrsta, različita prirodna staništa i druge prirodne vrijednosti. Također, na ovom području sačuvano će biti i brojna arheološka nalazišta i kulturno-povijesni lokaliteti. Ali važno je također, kazati, posebno je to značajno za lokalno stanovništvo, ono koje živi unutar ovog prostora, da će biti kao što je već ovdje i navedeno, dopuštene i određene gospodarske, prije svega, tradicijske djelatnosti koje neće ugroziti prirodne značajne i ulogu ovog zaštićenog prostora. Da bi se omogućila realizacija ovih ciljeva, da bi se osigurala primjena pravne i stručne zaštite Dinare i njezinog šireg područja, Klub zastupnika HDZ-a je stava da je potrebno donijeti ovaj zakon kojim se sagledava način obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti i iznalaženje najboljih rješenja korištenja prirodnih resursa, ali isto tako, i jačanje turističko-edukativnih potencijala ovoga kraja. Proglašavanjem masiva Dinare i njenog šireg područja parkom prirode, svakako je da će se dati i doprinos revitalizaciji ovog dijela Dalmatinske zagore, dakle prostora koji pripada većim dijelom Splitsko-dalmatinskom i manjim dijelom Šibensko-kninskoj županiji. U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona neprijeporno je da će Vlada RH svojom pravnom normom osnovati javnu ustanovu za upravljanje prirode, zašto će se osigurati kroz dvije proračunske godine i određena proračunska sredstva, zapošljavanjem djelatnika osigurat će se također, i adekvatan nadzor nad samim parkom prirode, ali i neka druga pitanja, koja su ovdje spominjana poput sjedišta same ustanove. No, jednako važno, stvorit će se i pretpostavke za donošenje prostorno-planske dokumentacije, za zaštićeno područje kao i uređenje plana upravljanja samom Dinarom. Sve to skupa ima za cilj bolju zaštitu, unaprjeđenje i korištenje upravljanje parkom prirode. Kolegice i kolege, na kraju uz već poznato, to je i kazano 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, uvjeren sam da ćemo uskoro imati i 12. park prirode, i kao što sam već uvodno kazao, Klub zastupnika HDZ-a podržat će Vladin ovog, Vladin prijedlog ovog zakona. Sljedeća rasprava uvažene zastupnice Sandre Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Zahvaljujem se. Dakle, naravno da smo kao Klub zeleno-lijevog bloka načelno uvijek za zaštitu određenih područja i zbog očuvanja bioraznolikosti, ali i zbog značaja zaštite određenih područja i u sklopu borbe protiv klimatskih promjena i ostvarenja ciljeva Europskog zelenog plana. Međutim, ono što smo naglasili kad smo razgovarali na odboru i naglasit ću ponovo, kada radimo na planiranju zaštite određenih dijelova teritorija, bez obzira o kojem stupnju se radi, moramo dakle, planirati i sredstva, ali i aktivnosti za gospodarsku transformaciju tog područja. Vi ste vjerojatno svi svjesni i znate da vrlo često dolazi do sukoba između lokalnog stanovništva i njihovih potreba, gospodarskih, sa ciljevima zaštite i funkcijom zaštite. Da bi to izbjegli, moramo područja i gospodarstvo koja su na tom području pripremiti za tu vrstu transformacije. S obzirom da se to ni u ovom slučaju nije napravilo, mada se moglo financirati iz EU fondova iz ove financijske perspektive, ja bih sugerirala zaista da se sada počne planirati u planu oporavka i otpornosti, s jedne strane, ali isto tako u regularnim ESI fondovima 2021.-2027. Sredstva koja će se uložiti specifično u zaštićena područja za prilagodbu gospodarske aktivnosti ciljevima zaštite tog područja. To bi bilo, to bi bila jedna promjena u načinu na koji radimo stvari i promjena u načinu kako strateški planiramo razvoj određenih područja, regija i subregija, zapravo. Dakle u ono što je tu nama još bio bitan element oko kojeg smo se dvoumili dakle i tražili smo kroz odbor, dakle da nam se pojasni rečenica koja je ušla u izvješće, a to je rečenica gdje je predstavnik predlagatelja napomenuo da je ministarstvo dozvolilo provođenje istraživanja ugljikovodika na Dinaridima te da se ono obavlja zračnim putem 3D metodom i da je riječ o istraživanjima koja se provode na području cijelog dinarskog krša. Dakle, ovaj dio rečenice, cijelog dinarskog krša je nešto što nas interesira jer, danas smo od predlagatelja čuli da ne postoje koncesije niti da nisu planiranja istraživanja ugljikovodika na cijelom području dinarskog krša, već isključivo da se radi o onim dijelovima koji su označeni na kartama koje ste nam dali, a oni su izvan tog područja. Zato što, kada dajemo koncesije za istraživanje ugljikovodika primjerice, jel. Bez obzira na to što neće doći do eksploatacije nego upravo zato što možda neće doći do eksploatacije jer smo zaštitili određeno područje ili ga planiramo, planiramo zaštiti mi se potencijalno izlažemo investicijskim tužbama za naknadu štete. Izlažemo se tome iz razloga što je Hrvatska jedna od zemalja članica Ugovora o energetskoj povelji Energy Chartera koja između ostalog ima klauzulu o zaštiti investitora. Ta klauzula stranim investitorima omogućuje da u slučaju promjene politike odnosno promjena određenog regulativnog okvira zbog kojeg oni ne mogu do kraja realizirati investiciju u koju su ušli, a to podrazumijeva i fazu istraživanja i razvoja imaju pravo na naknadu štete. Naravno kod toga se iznosom štete može zapravo i manipulirati jer tvrtka koja radi istraživanje može pokazati naravno da se radi o području primjerice bogatijem plinom ili naftom nego što ono zaista je pa bi u tom slučaju isto tako moguća šteta mogla biti veća. Ono što želim reći da ako smo se odlučili za smjer da ulažemo više u obnovljive izvore energije, da ćemo slijediti Europski zeleni plan, da smo predani smanjenju odnosno borbi protiv klimatskih promjena onda ne možemo s jedne strane govoriti da ćemo to financirati kroz primjerice program oporavka i kasnije kroz europske strukturne investicijske fondove, a s druge strane davati koncesije i zapravo planirati energetsku budućnost u fosilnim gorivima dajući koncesije za istraživanje i onda kasnije za eksploataciju. Dakle, to jedno s drugim ne ide. I ono što će nam se potencijalno dogoditi je da ćemo krenuti tim putem, davati koncesije za istraživanje, davati koncesije za eksploataciju, da će u nekom trenu biti pritisnuti i morati promijeniti tu politiku zbog smanjenja, zbog smanjenja otiska i zbog borbe protiv klimatskih promjena, a da ćemo onda biti dužni tim istim investitorima nadoknađivat štetu. Mislim Hrvatska si to zbilja ne može financijski dozvoliti, a radi se samo o pitanju planiranja i o pitanju toga da li usklađujemo našu energetsku politiku sa drugim političkim ciljevima i gospodarskim i ovim koji se tiču klimatskih promjena. Dakle, ja ću još napomenuti dakle, da je već po, dakle evo samo Španjolska vam ima 43 slučaja na arbitražnim sudovima koje protiv nje vode primjerice između ostalog njemačke banke zbog promjene njihove energetske politike gdje su napustili određeni sustav kvota kakav su imali i načina plaćanja investitorima u obnovljive izvore energije ovaj kakav mi sad imamo s poticajima itd. kojeg su s vremenom napustili i oni su bili tuženi. EU sada pokušava promijeniti tu vrstu zaštite investitora u energetskoj povelji, međutim taj proces nije završen i ne znamo kako će se završiti. Dakle, EU sada traži natrag taj right to regulate pravo da regulira da države mogu dakle donositi vlastitu regulativu, a da ne snose štetu i da ne moraju plaćati investitorima međutim tek je druga runda pregovora koja se treba održati u 10. mjesecu, mi ne znamo kako će to završiti i mi smo sada u potencijalnom riziku sa svakom koncesijom koju damo za istraživanje ugljikovodika ili za eksploataciju. Treba isto imati na umu da su to dvije različite vrste koncesija. Jedna je za istraživanje plina ili nafte, a druga je za eksploataciju. Evo, to je jedna naša kako da kažem zabrinutost o kojoj mislim da moramo voditi računa. Ja bi molila predlagatelje da s obzirom da ste danas rekli da se ne radio o tome da će se istraživanje provoditi na cijelog dinarskog krša da onda molim vas službeno i zatražite ispravak ovog izvješća jer bi htjela da nam je izvješće odbora u tom smislu točno i da možemo otkloniti, otkloniti tu zabrinutost ako je tome tako. Ja vam se zahvaljujem.

Dobar dan. Poštovani potpredsjedniče, tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Mi u SDP-u mislimo da je uvijek dobro zaštiti naše prirodne resurse i u samoj javnoj raspravi dakle građani su predlagali da ta zaštita bude i veća da bude to nacionalni park. Odbijeno je iz razloga da bi se mogle provoditi gospodarske djelatnosti. Dobro bi bilo već sada da mi točno znamo koji resurs gospodarskih djelatnosti imate u vidu pogotovo zbog ovog svega što je kolegica prije pričala i ostali kolege do sada. Također bi ukazali na još neke dijelove, kada se donese zakon Vlada RH će u roku od godinu dana osnovati ovu ustanovu. Građanima je jako bitno gdje će ta ustanova biti osnovana. U javnoj raspravi rađani su se osvrnuli na to koliko bi nekoj manjoj sredini značilo imati ovakvu ustanovu. Europa je unija građana, administracija u Bruxellesu je jako važno kakva je kvaliteta života u svim i najudaljenijim i najnedostupnijim krajevima RH. Iz tog razloga molim vas kad budete osnivali ustanovu da to imate u vidu i da ovoga puta ne bude neki veći grad nego neka manja sredina u jednoj od te dvije županije. Također na traženje u javnoj raspravi uvrstili ste okvir financijski koji bi trebala potrošiti ustanova odnosno park prirode. Smatram da je dobro da ste stavili taj početni okvir, ali bojim se da to nije niti realno niti dovoljno. Kada se osnuje ustanova moraju se zaposliti 3 glavne osobe, ravnatelj, stručni voditelj, glavni čuvar prirode, a njihova bruto plaća na godišnjem nivou iznositi će oko 300.000 kuna, pa onda je za sve ostale aktivnosti ostalo jako malo novaca. Ne znam da li to znači da će vlada razvlačiti s provođenjem ovog zakona i izvršiti, znači samo svoju zakonsku obavezu da to bude negdje pred kraj 2021. jer imamo dakle financijski okvir za '21. i '22. Kada nam ustanova stasa i kad preuzme svoju osnovnu funkciju sredstva će, koja će izdvajati RH, biti će znatno veća i to se mora jasno reći. Također tu ima i nekakvih sitnih propusta. Evo navodite, dakle na stranici 4, točka 2, te drugih prirodnih vrijednosti proizašli iz višestoljetne tradicije korištenja prostora. Prirodne vrijednosti ne mogu proizaći iz korištenja prostora, već je to nešto obrnuto i trebalo bi to dakle promijeniti iz korištenja prostora proizlaze kulturne vrijednosti. U čl. 4. st. 5. riječ „mogu“, ha to vam je uvijek mogućnost mogu ovako i mogu onako i o tome je nešto Mrak-Taritaš govori, poštovana zastupnica Mrak-Taritaš govorila, gradnja unutar parka prirode nije zabranjena, ona je dozvoljena dakle pod određenim okolnostima. Ako je već, stručne službe su jasno odredile granice zašto bismo dozvolili zakonom da se te granice više mogu mijenjati i prekrajati kasnije? Dobro bi bilo da navedete zainteresirane predstavnike javnosti ako su bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne skupine. Danas ste nam predstavljajući ovaj zakon pročitali gradove i općine, ali evo zanima nas da nam to navedete i da budu navedeni ako je slučajno neka od udruga sudjelovala. Također sam primijetila da je odgovoreno ekološkoj udruzi Krka da je stručna procjena, da se šarena jezera ne obuhvate budući park prirode jer je to područje dio ekološke mreže, te smatramo da će adekvatno upravljanje spriječiti narušavanje njegovih vrijednosti u budućnosti. Dakle, park prirode i ekološka mreža se međusobno ne isključuju. Ako je nešto stavljeno u ekološku mrežu onda je to već definirano da ima neku prirodnu, nekakvu vrijednost. Stoga bi bilo poželjno da razmotrite i da uvrstite i šarena jezera u područje parka prirode, s time ćemo im povećati razinu zaštite. Također je g. zastupnik Bulj spominjao crvenu zemlju i vojni poligon, da li se može iznaći neki način da se taj poligon premjesti na drugo mjesto, a da ovo sve postane park, park prirode.

Hvala lijepo. Ovdje kad govorimo o Parku prirode Dinara još jednom ću spomenuti kad krenemo samo od Knina, kada znamo šta se događa u samome Kninu po pitanju NP Krka, a to su problemi koje imamo sa lagunama koje odlaze u Krku koje zagađuju cijelu rijeku pitku, dolazi do nacionalnoga parka odakle se napaja cila Šibensko-kninska skoro županija pitkom vodom onda govorimo o neozbiljnosti funkcioniranja i primjene Zakona o nacionalnim parkovima, o, o, i o parkovima prirode, pa i svim razinama ostalih zaštićenih znači naših područja. Ja bi samo krenio ovdje od Knina, taj problem bi ukazao znači da je neozbiljno to sve skupa u samoj primjeni. Imamo problem, znači ovdje vidim kod Rumina, govorimo o području Hrvaca gdje imamo ovdje nekakav džep koji je izašao skoro vamo do Karakašice, ne znam koji je smisao samo ovdje uvatiti ovaj dio rijeke Cetine. Znači, zašto je se izbjeglo cijelo jezero, čak ona uvala u Dabru, cijelo ono područje koje je, zašto se je izbjeglo to područje ucrtati koje je prekrasno područje, koje je, volio bi dobiti na to odgovor. Volio bi dobiti odgovore na to da gdje će biti sjedište, to zanima, ko će odlučiti o sjedištu? Ovdje imamo znači dvije županije Šibensko-kninsku 1/3, imamo tu Knin značajan grad, imamo vamo u Splitsko-dalmatinskoj županiji od Vrlike do Trilja, znači imamo, znači Vrlika, Hrvace, Sinj, Trilj znači imamo 4 jedinice lokalne samouprave i ogromne, Sinj je središte. Gdje će biti središte? Na koji način ćete vi to dogovoriti politički? Gdje je to u prijedlogu? Jeste li vi to iskordinirali sa lokalnim čelnicima?

Nažalost taj grad izumire.

To je toliko smišno vidit ako je zaštićeno područje. Znači moralo se iznaći rješenje da u blizini ovoga se napravi strelište i poligon za obuku vojnika.

Vrlo je bitno jel već po Sinju se mome priča tko će raditi tu, od bivših načelnika sinovi, ovo, ono to sam spomenuo kako je bilo imenovanje Nacionalni park „Krka“ kako je Dujić svoje kadrove imenuje.

Nemojte da to bude samo proglašeno da morete zaposliti 30-ak svojih ljudi, samo nemojte to molim vas kao i standardno. Jer kada pogledam u Plitvicama otvorenu kanalizaciju kada pogledamo Nacionalni park „Krka“ i sve iz onih laguna iz Knina kod TVIK-a kod tvornice … koja odlazi u rijeku to je katastrofa. Mi moramo ovdje govoriti da je u blizini evo ovdje na Hanu u blizini će se sada eksploatirati muljika to sam govorio, da se namišta naravno opet HDZ-ovim kadrovima. Tako da se cijela ova priča, ne znam ja sam i županijski vijećnik i predsjednik sam kluba najbrojnijega u županiji i gradski sam vijećnik Grada Sinja ja od ovome nismo nikad raspravljali … nikada. Nego je palo na pamet jednom ministru koji ne štiti okoliš, da štiti onda ne bi bio centar gospodarenja Lećevica, ne bi otpad bio uz samu Cetinu iz svih gradova pokuša dotravat uz samoga park prirode. Hvala lijepo.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče zajedno sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Evo prvotno želim pohvaliti prijedlog Vlade RH da područje planinskog masiva Dinare proglasi parkom prirode. Riječ je doista o velikom obuhvatu, to smo već mogli čuti dakle gotovo 63.000 hektara s preko 1000 biljnih i 20 endemskih životinjskih vrsta. Dinara je u dalekoj povijesti bila spominjanja kao Sveto brdo još u doba Ilira, a za nas rekao bi da ima važan pa gotovo i mitski karakter kao jedan od prvih spomena naše državnosti. Međutim, pomalo u sjeni epidemije koja uzrokovana ovim nesretnim koronavirusom, ostala je vijest da je u travnju ove godine područje koje obuhvaća planinski masiv Dinara danima bilo obuhvaćeno velikim požarima, a koji su nakon desetak dana uz napore vatrogasaca, HGSS-a, mnogobrojnih volontera, zračnih snaga ugašeni. Postavlja se pitanje naravno da li bi odjek po medijima bio veći, da li bi svijest o posljedicama požara bila snažnija da je gori Park prirode „Dinara“ Obzirom na navedeno još jednom ističem značaj ovog zakonskog prijedloga i pohvaljujem doista nadležno ministarstvo na ustrajnosti da se ovo područje proglasi parkom prirode. Imali smo već prilike čuti prema podacima nadležnog ministarstva zaštićena područja danas obuhvaćaju 8,61% ukupne površine RH odnosno 12,32% kopnenog teritorija i 1,95% teritorijalnog mora. Po površini prednjače parkovi prirode na koje otpada 4,90% ukupnog državnog teritorija dok se 1,2% odnosi na nacionalne parkove. Međutim ako pogledamo teritorijalnu pokrivenost nacionalnih parkova i parkova prirode, razvidno je da svi nacionalni parkovi nalaze na području uz Jadransku obalu. Što se tiče parkova prirode najsjevernije je smješten Park prirode „Medvednica“ Na području 3. izborne jedinice odnosno području Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije nema niti jedan park prirode. Upravo iz tog razloga iskoristio bih ovu raspravu da ukažem na područje velike bioraznolikosti i georaznolikosti koji postoje na teritoriju navedenih županija, a posebno područje Ivančice kao najviše planine Hrvatskog zagorja te Ravne gore. Još u prosincu 2013. godine tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode sa suradnicima izradio je jednu stručnu podlogu za zaštitu djela Hrvatskog zagorja u kategoriji regionalnog parka. Na više od 200 stranica predmetnog dokumenta opisane su krajobrazne vrijednosti navedenog područja, geografske, geološke značajke, georaznolikost, bioraznolikost. Međutim, nažalost nakon izrade navedenog dokumenta odnosno stručne podloge od strane lokalnih vlasti nije poduzeto apsolutno ništa da bi navedeno područje postalo zaštićeno područje kategorije regionalnog parka. Zbog navedenog te imajući u vidu da u sjeverozapadnom dijelu RH nema niti jednog zaštićenog područja kategorije nacionalnog parka niti parka prirode, na ovom mjestu želim iznijeti inicijativu da uže područje Hrvatskog zagorja, konkretno područje Ivančice, Ravne gore postane zaštićeni dio prirodne kategorije parka prirode. Kao što sam ranije naveo, od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode, već je izrađena stručna podloga za zaštitu Hrvatskog zagorja kao regionalnog parka te bi uz manje korekcije, koje se odnose, naravno, da obuhvat prostora, odnosno smanjenje istoga, mogla biti polazna točka za pokretanje postupka proglašenja prvog parka prirode na području sjeverozapadne Hrvatske. Obzirom da parkom prirode upravlja javna ustanova, a koju svojom uredbom osniva Vlada RH, svjestan sam da bi proglašenje novog parka prirode značilo i osnivanje nove javne ustanove, a slijedom navedenog, naravno i novi novčani iznos iz državnog proračuna. Iz obrazloženja ovog zakonskog prijedloga, razvidno je kako je za provođenje ovog zakona, za osnivanje javne ustanove te upravljanje zaštićenim područjem u državnom proračunu predviđeni iznos od 474 tisuće kuna, dakle za 2021. g. te nešto više od 500 tisuća kuna za 2022. Međutim, skrećem također, pozornost na odredbu čl. 130 st. 4. Zakona o zaštiti prirode koji propisuje kako Vlada može uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje s 2 ili više parka prirode. Drugim riječima, postoji zakonska osnova da proglašenje novog parka prirode, dakle ovog kojeg trenutačno spominjem i to prvog na području sjeverozapadne Hrvatske ne potencira trošak za državni proračun. Završno, još jednom pozdravljam ovaj prijedlog zakona uz želju da sjeverozapad Hrvatske u narednom razdoblju dobije prvi park prirode, jer obzirom na postojeću stručnu podlogu to definitivno zaslužuje, a zasigurno bi doprinijelo i daljnjem razvoju kontinentalnog turizma. Naravno, ovdje očekujem i podršku zastupnika iz izborne jedinice iz kojeg dolazim, ako i, koliko vidim ovdje, nisu. Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev.

Poštovani državni tajniče, pomoćniče ministra. Pa Prijedlogom Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara želi se u biti prostor koji ima prirodnu ljepotu, naglašene krajobrazne vrijednosti, odgojno-obrazovne, kulturno-povijesne, turističko-rekreacijske vrijednosti, posebno sačuvati, a opet, omogućiti određene ljudske aktivnosti koje bez narušavanja sklada prirode. Kao što smo mogli čuti, ovaj park prirode će se protezati preko Splitsko-dalmatinske, a i Šibensko-kninske županije. Obuhvaća područje 9 općina i gradova, to su Biskupija, Civljani, Kijevo, Knin, Hrvace, Otok, Sinj, Trilj i Vrlika. To bi trebao biti 2. po veličini park prirode iza Parka prirode Velebit i u biti 20. zaštićeno područje, tj. 12. park prirode. Kako dolazim iz Šibensko-kninske županije, ovom prilikom bih apelirala, molila i obrazložila razloge zašto sam mišljenja da bi upravo sjedište ovog parka prirode trebao bit na području naše županije. Naime, Šibensko-kninska županija je uz općinu Kijevo sufinancirala izradu stručne podloge za zaštitu prirode i nakon toga je sve to ugradila u prostorni plan županije. Općina Kijevo i općina Civljani oko 80% svog prostora upravo se proteže preko ovog, odnosno bit će unutar parka prirode. Obzirom na činjenicu da je i najviši vrh Dinare i najviši vrh Hrvatske Sinjal, upravo se nalazi na prostoru Šibensko-kninske županije i općini Kijevo, a uz to, općina Kijevo raspolaže sa nekretninama koje je voljna ustupiti za funkcioniranje ovog parka prirode pa će time smanjiti nužna početka ulaganja. S ove govornice bi molila sve one koji budu razmatrali gdje bi taj park prirode trebao imati svoje sjedište, da bude upravo u Šibensko-kninskoj županiji, točnije na području općine Kijevo. Vlada RH se zadužuje da u roku od godine dana osnuje tu ustanovu i kao što smo već čuli od prethodno od kolege, za tu namjenu je predvidjela u narednoj godini oko 474 tisuće kuna, a za 2022. 529 tisuća kuna. Formiranjem parka prirode, tu će se stvoriti dodatne vrijednosti koje mogu utjecati i na poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području i zaista, bogatstvo kojim obiluje to područje uvelike će značiti za sve posjetitelje, od onih mlađih gdje će moći mladi učiti različite nastavne sadržaje, od kemije, biologije, geografije, povijesti i stjecati neprocjenjiva iskustva. Isto tako , polučit će sigurno i značajnije financijske efekte u depopuliranom prostoru gdje će sigurno se otvarati i određena radna mjesta. S obzirom da predlagatelj u više navrata govori o suradnji sa lokalnom zajednicom, ja ću moliti da još jedanput se razmotre svi prijedlozi Šibensko-kninske županije koji su dostavljeni ministarstvu i da do drugog čitanja, nadam se, ja bih voljela kad bi se svi ovi prijedlozi i primjedbe uvrstili u konačni prijedlog ovog zakona, ako ne, onda većina, što znači da bi na području Šibensko-kninske županije stanovnici upravo tog kraja bili još zadovoljniji sa predloženim zakonom. Hvala lijepo. Dobro ste rekli, da nažalost u simbolu otpora, to je područje Kijeva, Vrlike, više nema stanovnika, pa po tome što su politike napravile, mogli smo proglasiti slobodno razinu više strogi rezervat jer jednostavno, apsolutno nema, vrlo malo ima ljudi na tom području. Međutim, vi ste otvorili ovdje jedno pitanje jer ste s područja Šibenika, tj. Šibensko-kninske županije i to je vrlo sada taj problem koji imamo.

I sada naravno počinju ta nesretna lobiranja kad se nije dogovorilo sa lokalnim čelnicima i narodom koji živi na tome području, a institucije, vjerujte mi, nitko nije raspravljao, jedino, ako netko, a još ustvari, neka bude Šibensko-kninska županija pa neka Dujić imenuje ravnatelja ustanova kao što je u NP Krka tako da i dalje radi kao što je u slučaju gđe. Zmijanović napravio. Kolega Bulj, zahvaljujem što dajete podršku da sjedište ove ustanove, nove ustanove bude na području Šibensko-kninske županije a što se tiče imenovanja, tu možemo sa sigurnošću reći da zakon propisuje na koji način se imenuje prema tome, ne možete imenovati ni izdvajati jednu određenu osobu za koju ste mišljenja da imenuje ravnatelja ustanove, zna se kojim postupkom, na koji način, na kraju krajeva i ružno je sada komentirati i jedan određeni postupak imenovanja koje još uvijek će naći vjerojatno svoj sudski epilog. Pa povreda Poslovnika, kolegica je povrijedila čl. 238. jer implicite govori da ja utječem na nekakav postupak.

Potpredsjedniče Sabora, poštovani državno tajniče sa suradnicima, zadovoljstvo mi je da danas ovdje možemo poduprijeti Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara. Kao što je već rečeno, imamo trenutačno 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, ovo će biti 12 a ono o čemu ću ja osvrnuti u svojoj pojedinačnoj raspravi je upravo potencijal koji takvi i nacionalni parkovi i parkovi prirode imaju za razvoj lokalnih područja. Tu ću se prvenstveno osvrnuti na europske fondove, već do sada u ovom periodu, u ovom razdoblju, preko jedne milijarde kuna su nacionalni parkovi i parkovi prirode povukli europskih sredstava. Svi smo, osobno sam bio na otvaranju, žao mi je da ministar Čorić nije ali čestitka je ministru Čoriću i njegovom timu i parku Biokovo na otvaranju Skywalka odnosno nebeske šetnice na parku Biokovo i koliko me državni tajnik informirao, preko 200 000 do sad ljudi je posjetilo. Na tom primjeru možemo vidjeti koji je razvoji potencijal parkova prirode, ja uopće ne vidim taj sukob već vidim priliku za razvoj posebice kada znamo da od 22 milijarde eura odnosno 12,5 milijarde ... [[Govornik se ne razumije.]] , 10 milijardi eura programa za oporavak, i jedni i drugi imaju tematske koncentracije od 30% koje moraju ić na zaštitu okoliša i klimatske promjene. Kada govorimo o ovom području, isto tako kao geofizičar, kao netko tko je slušao kolegije iz hidrologije posebice pozdravljam tu moje profesore, akademika odnosno emeritusa Božidara Biondića i Ranka Žugaja koji su mi usadili ljubav prema kršu, prema vodama da možemo zaštititi izvor Cetine i sve pritoke koje u tom području budu bili. Krški fenomeni i te vode itekako trebaju zaštitu, itekako mogu biti generator gospodarskog razvoja i mogu reć da sam ponosan da će biti unutar ovog zakona. Ovaj zakon 12 članaka nije velike, definira prostor, definira osnivanje javne ustanove ali o je preduvjet da možemo krenuti povlačiti europska sredstva i da možemo stvarati generator razvoja. Svakako podupirem da u nekom od manjih mjesta budu sjedište te javne ustanove ali isto tako a vjerujem da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ima viziju zajedno sa stručnjacima na koji način buduću omotnici iskoristiti i da ta javna ustanova ima razvojne projekte za to područje. Koja je poruka i što bi volio da vidim u budućem razdoblju? Dakle ono što nam predstoji je proces programiranja, proces pisanja projekata, zato je dobro da upravo u ovom trenutku imamo ovaj zakon, dobro je da ide u dva čitanja, da uspijemo raspraviti koje sve razvoje potencijale vidimo, koji projekti se mogu tu nać a u Dalmatinskoj zagori, kao što je i u programu Vlade najavljeno, 2 milijarde kuna za program Dalmatinske zagore, Like i G. kotara i Banovine unutar kojeg vjerujem da će biti sredstva i za ovaj park prirode, 150 milijuna kuna intervencijskog plana za cetinski kraj prema tome, vjerujem da će znatna sredstva već biti osigurana, potrebno je samo krenuti raditi, isplanirati projekte, osigurati sredstva za dokumentaciju kako bi se što prije ta sredstva apsorbirala. Tako da pozivam ministarstvo da se odnosno Vladu, da se ustanova osnuje što prije, da se ne čeka zakonski rok unutar godine dana, da se ekipiraju i da krene kao što su uspješni i sa ostalim projektima u parkovima prirode, da krenu sa razvojem tih projekata kako bi na vrijeme uspjeli povući sva sredstva a koja su značajna no za koje smo i unutar ove financijskog okvira pokazali da uspješno možemo koristiti. uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, drago mi je da ste vi ljubitelj krša, ne znam zašto niste kao ljubitelj krša sve napravili da zaustavite Centar za gospodarenje Lećevica koja se nalazi baš na kršu i utjecat će na brojne izvore pitke vode, čak Jadro će zatrovati, vidimo da imamo već ogromne probleme. Volio bi d smo to zaštitili prije već, vidim da se poznajete, imali ste krasne profesore, ja na tome kršu živim i ostat ću tu do kraja. Kad spominjete 150 milijuna kuna za cetinski kraj, ajde nabrojite mi gdje će ići taj novac i za koje projekte je taj novac dan. Mene zanima a i narod cetinskog kraja. Za koje projekte i gdje se nalazi taj sad novac trenutno, na čijemu računu. Kolega Bulj, očito nas obojica smo ljubitelji krša. Što se tiče intervencijskog plana on je predviđen za buduće financijsko razdoblje o, donesena je odluka, dakle od slijedeće godine, nemojte tako, od slijedeće godine 150 milijuna kuna. Intervencijski planovi kao takvi su predviđeni da iznjedre lokalne zajednice, projekte pogledali smo to na, isto tako planu Imotskog gdje je 242 milijuna kuna projekata apsorbirano. Prema tome, na općinama Cetinskog kraja i gradu Sinju je da predlože projekte, ukoliko ste tamo vijećnik vjerujem da ćete vi imati utjecaja i da ćete svojim znanjem i iskustvom doprinjeti u razvoju tih projekata. Povrijeđen je čl. 238., ali pošto je dogodine predizborna godina ovo smatramo lažna obećanja, pa povlačim povredu Poslovnika. A ne možete povuć i dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika i ne možete ju povuć kad je već izrečete. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Rade Šimičević.

Evo planine su oduvijek bile nadahnuće i inspiracija, pa i Velebit odnosno Dinara ne samo pjesnicima, počet ću od Petra Zoranića nego i HV-u koja je tamo ovaj krenula u oslobađajuće akcije da bismo bili slobodni u svojoj neovisnoj državi Hrvatskoj i, i hrvatskoj, molim vas, mogu? Evo i nakon 10.g. i hrvatskoj vladi je Dinara inspiracija da se osnuje park prirode. Osnivanje javne ustanove zasigurno će se zaštititi flora i fauna i da će tamo biti uređen prostor. Isto tako osnivanje parka prirode pomoći će svim žiteljima odnosno zaposlit će se određeni ljudi i da će dinarski kraj imati 10 ili 15 obitelji koji će nastaviti živjeti i imati, imati svoju egzistenciju. Ja ne dovodim u sumnju nikako da bi osnivanje parka prirode bilo zapravo kamuflaža da se tamo rade aktivnosti koje nisu u skladu sa zaštitom okoliša i vjerujem isto tako ako bi bilo bilo kakve aktivnosti da će to ovdje doći pred ovaj časni dom i da će HS o tim i takvim stvarima donositi odluku. Ono što je, ono što je važno da mi sad na recimo malom prostoru imamo Park prirode Sjeverni Velebit, imamo nacionalni park i imamo sad park prirode. Dakle, hrvatski čovjek može uživati u čistom zraku i zasigurno osnivanje Parka prirode Dinara se vesele i planinari koji će dobiti ovaj uređene, očuvane staze i vjerujem da će se veseliti isto tako i planinarska udruga Tulove grede iz Jesenica koja svaku godinu pohađa park prirode. Mislim da je ovaj zakon dovoljno jasan, da je zakonska regulativa napravljena i ja ovdje apeliram da vjerujemo u ono što smo napravili, a da nikako nismo defetisti odnosno malodušni i sve ono što se radi, svi zakoni koji se donose, mi odmah u startu kažemo da oni neće, da oni neće polučiti rezultat. Dakle, vjerujmo, imajmo optimizma i gradimo budućnost da bi nam svima bilo Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Marin Miletić.

Htio bih progovoriti o ovoj vrlo važnoj temi i dopustite mi da na jedan način iskazujem bojazan. Iskazujem bojazan zato jer znam da su nam potrebni zakoni, kakva bi bila država bez zakona i znam da moramo težiti uređenoj državi, uređenim zakonima. No isto tako znam da katkada se donesu zakoni onda koji se ne poštuju i zato držim da je važno o njima govoriti. Na Odboru za zaštitu okoliša i prirode kada smo baš raspravljali na temu Parka Dinare osobno sam pitao kolege što se događa sa određenim pitanjima koji su nam došli iz tog kraja, planira li INA na tom dijelu raditi kakva istraživanja koja u stvari već planira kakve mi imamo informacije, nego je li konačni cilj njihova istraživanja bušotina? Koliko je meni poznato do sada, do ovog časa nisam dobio odgovor na to pitanje i molim i ovim putem da dobijem od mjerodavnih odgovor. Pohvaljujemo, da ne bude samo neka kritika, pohvaljujemo, uistinu pohvaljujemo vaš rad, pohvaljujemo nastojanja vladajućih budući da uistinu nam je trebao park prirode i to uopće nije sporno. Zakona o zaštiti prirode jasno piše u parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga. No ja ne mogu ne primijetiti da živim u Hrvatskoj u kojoj katkada na pustim otocima na kojima je strogo zabranjena bilokakva gradnja, izniknu čudne vile od 10-ak milijuna kuna a strogo su zabranjene.

Vaš kolega u županijskoj skupštini Rijeke, kolega iz HDZ-a je pustio van tu informaciju koja je onda uskovitlala cijelu prašinu, 5 mj. se nije znalo da se ljudi Mariščine, ljudi Marčelja iz Mariščine truju a zakon kaže sve je u redu, radimo mjerenja, sve je u redu. Nije sve u redu i borit ćemo se koliko god možemo za građane i za prirodu koja nas okružuje i zato mi je drago da kolega Bulj je toliko ne samo aktivan nego glasan, na koncu njegova čizma kao hrvatskog vojnika i hrvatskog branitelja i hrvatskog branitelja je prošla svaku stopu Dinare a mi koji smo planinarili Dinarom, onda ipak je doživljavamo u jednoj dimenziji od onih hrvatskih branitelja koji su branili naš dom i onda prolazili tom istom zemljom. Pa ovo tu neka bude naš glasni apel, naš glasni krik, naš glasni vapaj i naša glasna molba da se zaštiti Dinara koliko god je moguće i da se ne dopuste na Dinari nikakva istraživanja koja bi narušila ekološki sustav, koja bi doprinijela tome da životinjski svijet i biljni svijet doživi neku kataklizmu. Rekoh na kraju, na kraju bi mogao reći, sva sreća pa na tom području imamo niz aktivista koji će se boriti za zaštitu Dinare a ja bih nadodao na kraju, imamo i kolegu Miru Bulja koji sigurno neće dopustiti da na Dinari nikne nikakva bušotina od nikoga a kamoli od INA-e.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Evo možda nekoliko riječi mene kao čovjeka koji dolazi iz Slavonije, Baranje, Srijema, naime Slavonija, Baranja i Srijem također su na svaki mogući način jedan od ljepših dijelova naše predivne domovine Hrvatske. Gđa. Vučemilović je na početku i počela svoje izlaganje s tim koliko je Hrvatska lijepa zemlja.

Ova inicijativa za osnivanje javne ustanove PP Dinara zasigurno je nešto što je prije svega dobro za RH, dobivamo još jedno prirodno područje koje štitimo od svake devastacije. Naravno da pri donošenju ovakvih odluka moramo držati oči širom otvorene, to je jasno, uvijek se možda može potkrasti nešto što nije sukladno onome o čemu bi trebali ovdje razgovarati i naravno da tu struka mora biti ta koja će voditi glavnu riječ.

U parku prirode ovog trenutka radi 35 djelatnika i reći ću da baranjski kraj je zasigurno i turistički i na svaki drugi način oživio i perjanica su turizma na području naše osječko-baranjske županije, to govorim iz tog razloga što se upravo na ovakvim ustanovama može tražiti i ta gospodarska djelatnost koja će se zasigurno dogoditi. Ono što je sigurno bitno a n kraju krajeva ovdje i raspravljamo o tome, da sve ono što se u ovom prvom čitanju primijeti kao nešto što bi eventualno moglo stvoriti problem, pročisti za ono drugo čitanje i da evo PP Dinara postane dio tih prirodnih ljepota što on uistinu i je i da Hrvatska na svojoj i turističkoj i svekolikoj karti može prikazati još jedno područje koje je zaštićeno na bilokoji način.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Evo ovaj prijedlog zakona o proglašenju parka prirode planskog masiva Dinara koji je pred nama obuhvaća Dinaru, hrvatsku stranu Troglava i Kamešnicu, dio toka rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu. Dakle, ovim zakonom osigurat će se pravna i stručna zaštita Dinare u tom smislu. Održivi način obavljanja gospodarske djelatnosti, optimalna rješenja za korištenje prirodnih resursa, jačat će se turističko-edukativni sadržaj tog prostora, zaštita, unaprjeđenje i korištenje, razvoj ruralnih krajeva, razvoj gospodarskih i drugih djelatnosti, bolja korist za zajednicu provođenjem niza aktivnosti, ribolova, lova, koji se i danas provode, još bolji suživot ljudi koji tamo žive, s tim prostorom, primjerice, pašaranjem. Cilj ovog zakona je očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti, park prirodi je druga po snazi kategorija zaštićenih područja koje područje jasno definira Zakon o zaštiti prirode. U RH 8 nacionalnih parkova, Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit, dakle ima ih 8, a park prirode je prostor prirodne ljepote u kojoj su ljudske aktivnosti dozvoljene, ali bez narušavanja sklada prirode upravo zorno prikazuje da Dinara to zaista i jest. Sada imamo 11 parkova prirode, kao što su Biokovo, Kopački Rit, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telešćica, Velebit, Vransko Jezero, Učka, Žumberačko Samoborsko gorje i Lastovsko otočje. Hrvatski planinarski savez osnovan je još 1874. g. kao 9. narod na svijetu i prvi u ovome dijelu Europe. Hrvatski planinarski savez ima 358 planinarskih udruga i 37 200 registriranih planinara. U Ogulinu i Karlovačkoj županiji upravo se nalazi Muzej planinarstva koji priča tu priču. Odlazak u prirodu i kretanje na čistom zraku predstavlja aktivan način odmora koji je unatoč uloženom fizičkom naporu čovjeka, ispunjava mentalnim zadovoljstvom i snagom. To su komponente koje daju doprinose ukupnom zdravlju svakog pojedinca.

Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvažena zastupnica Ružica Vukovac, završna rasprava.

Ukoliko krenemo od pretpostavke da je park prirode prostrane prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna odnosno mora s vrijednim ekološkim obilježjima s naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima gdje su dopuštene gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga, otvara nam se pitanje što je s poljoprivrednicima koji žive na ovom području, bave se stočarstvom i žele, recimo, proširiti svoje stado, žele izgraditi novu farmu, novu staju ili možda siranu. Činjenica je kako nam svi pokazatelji u proizvodnji hrane iz godine u godinu nezaustavljivo padaju. Nedostaje nam i mesa i mlijeka. Prvenstveno zato jer preferiramo uvozno radije nego li domaće, ali i zato jer su politike koje se vode iz Ministarstva poljoprivrede radije podupirale poljoprivrednike u Rumunjskoj, u Bugarskoj ili nekoj drugoj zemlji u okruženju. Zašto to tvrdim? I jutros je osvanuo naslov u medijima da će Hrvatska iz svoga proračuna s novih 60 milijuna kuna poduprijeti tovljače junadi. Podsjećam da to nije junad iz domaće proizvodnje nego u najvećem broju junad utovljena od uvezenih telića. Hrvatska će radije poduprijeti one koji kupuju gotovo tele staro 3 ili 4 mjeseca, tove ga, hrane ga na narednih godinu dana i nakon toga u ministarstvu lobiraju za potpore. Radije njih nego li domaćeg proizvođača koji mora hraniti kravu godinu dana da bi mu se ona nakon toga otelila. On mora uložiti u veterinarsku skrb, u osjemenjivanje, često platiti uslugu otelja veterinaru i nakon otelja hraniti tele za koje nitko i ne pita. Najčešće sutra nema tog utovljenog bika niti kome prodati jer su udruge tovljača, ali i uvoznika preplavile tržište. Iako je područje Dinare, narodski rečeno, Bogom dano za ispašu i za stočarstvo, nakon bezbrojnih afera uz koje vežemo problematiku krških pašnjaka, pa i same Dinare, u postupku e-Savjetovanja nema niti jednog stočara koji je dao bilo kakav komentar, niti da je za njega dobro zaštiti ovo područje niti da nije. Niti jedna osoba koja na ovom području već živi, nije dala svoj komentar. I što nam to govori? Opet sve radimo bez krajnjih konzumenata zakona. Opet zakone donosimo, a da nismo u njih uključili one na čije će se sudbine zakon odnositi. Zna li ministar Ćorić slažu li se stanovnici ovog područja s ovakvim prijedlogom zakona, na temelju kojih pokazatelja je on odlučio da je ovaj zakon za njih dobar? Znaju li stanovnici kojih je, činjenica, vrlo malo, da će im uskoro pašnjacima gaziti turisti? Da će uskoro naplaćivati se ulaznica do njihovih posjeda, znaju li eventualni ugostitelji s tog područja da više neće moći obavljati djelatnost kao do sada nego će morati ugovarati i potpisivati koncesije da bi mogli nastaviti raditi u svojim objektima. Predviđena sredstva od okvirnih 500 tisuća kuna neće biti dostatna, budimo realni i sagledajmo što bi sve uprava parka prirode trebala imati na raspolaganju. Osim djelatnika uposlenih u upravi, što je otprilike 5 mjesečnih plaća, trebali smo imati na raspolaganju u upravnu zgradu, što znači režijske troškove, troškove održavanja, nekoliko tzv. renđera koji će obilaziti područje, vozila kojima će obilaziti zaštićeno područje, njihovo održavanje, gorivo, amortizaciju vozila, itd. Sve navedeno govori da donošenje ovoga zakona ima svoj fiskalni učinak i da smo danas pred nama trebali imati ispunjen obrazac procjene učinaka propisa i iskaz, onako kako to nalaže čl. 174. Podsjetit ću vas da je bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić na stranicama Ministarstva gospodarstva svojedobno napisala i obećala kako će postupak procjene učinaka propisa raditi ne samo za zakone koje izlaze iz njenog ministarstva nego čak i za pravilnike. Šteta je da se barem jedne stvari koja se tiče općeg dobra ne možemo pridržavati. Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo.

Prema tome, ništa nama doli nisu dali osim što su nam uzeli. Ponavljam, najviše toga naroda je vani, mladih ljudi vani, s toga područja i koji vam šalju novac svojim obiteljima, zato imamo od njih 6% BDP-a RH, 20 milijardi kuna s tih područja uglavnom koji su iseljeni. Gore nego za vrijeme komunizma, gore.

I to su činjenice. Nemojte mi davat predizborna obećanja. Šta ćete sa reverzibilnom na Vrdovu?

Je. Ona je ucrtana na ovome području, planira se reverzibilna hidrocentrala na ovome području. Sad je uplanjena, g. Sanader, evo vas nije informiralo o ovome svemu, o razvojnim projektima, mene nije informiralo, znači bez obzira slagali se, ne slagali, svi volimo našu Dinaru, svi volimo da opstanu ljudi na tome području međutim ovo je predizborni pamflet za lokalne izbore, isto kao što je prije neki dan bio Plenković u Splitsko-dalmatinskoj županiji i obećaje 22 milijarde europski nečega.

Nemojte s ovim stvarima se igrat, nemojte samo Vjetre s Dinare im je draga pjesma, Dinara ima nešto fantastično, vjetar života, taj huk, nemojte da samo služi kao što je služio za vjetroelektrane u Pađanima, samo da vrti za privatne džepove, kako ukrast. Pa dajte zaustavite više ovo. U ime predlagatelja, uvaženi državni tajnik Mario Šiljeg.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici.

Bilo je tu vrlo konstruktivnih prijedloga, ja sam siguran da ćemo mi kod pripreme teksta zakona za drugo čitanje itekako voditi računa, da dio tih konstruktivnih prijedloga uđe u konačni tekst ovog zakona. Ono što bih htio ponoviti iz svog današnjeg izlaganja, a što je po mom mišljenju i mišljenju mojih suradnika izazvalo najveći interes svih koji su raspravljali, to su tzv. bušotine i htio bih još jednom glasno i jasno reći ovdje pred vama saborskim zastupnicama i zastupnicima na prostoru koji je obuhvaćen Prijedlogom Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara nije odobren niti jedan, niti jedna koncesija niti za istraživanje niti za eksploataciju ugljikovodika. Niti jedna niti za istraživanje niti za eksploataciju. Uvažena zastupnica Vučemilović je spominjala polje T-14, to polje se nalazi otprilike između 50 i 60 km od granica od najbliže granice budućeg Parka prirode Dinara. Iz rasprave je vidljivo da možda se miješaju dva pojma, to su Dinaridi i Dinara, kao park prirode. Dinaridi ili Dinarske Alpe obuhvaćaju područje od Italije, preko Hrvatske, BiH, Kosova, Albanije, znači riječ je o Dinaridima i vjerojatno je i tu došlo do određenih nerazumijevanja. Znači bitna činjenica iza koje stojimo da nemamo odobren niti jednu koncesiju ni za istraživanje niti za provođenje eksploatacije na teritoriju budućeg Parka prirode Dinara. Što se tiče konstatacije da se radi sve na brzinu i da je to možda još jedan predizborni trik ili predizborni projekat, ja ću reći da prije 15 godina u tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode je došao prijedlog i zahtjev za proglašenje Parka prirode Dinara. Taj zahtjev su službe državnog zavoda, tadašnjeg, za zaštitu prirode odradile, napravile su stručnu podlogu, ta stručna podloga je prije više od godinu dana revidirana da bi danas pred vas, saborske zastupnike došli sa prijedlogom teksta o Parku prirode Dinara, znači itekako nije riječ o brzinski izrađenom projektu nego se na tom projektu, evo proteže se ta ideja već skoro 2 desetljeća. Što se tiče javne rasprave, javna rasprava je trajala onoliko koliko zakon i traži od nas, to je 30 dana. Što se tiče javnog izlaganja, kao što je kolega Bulj i rekao, uvaženi zastupnik, 22. svibnja, unatoč koroni održano je i javno izlaganje, tako da ne možemo govoriti o nekakvom brzinskom donošenju zakona. Što se tiče točnih granica, dosta je bilo danas rasprave i o tome, znači i granice i kategorizacija zaštite, da li će biti riječ o nacionalnom parku ili parku prirode je prije svega je proizišla iz te stručne podloge. Stručna podloga definira točno vrijednosti nekog prostora i u smislu biološke raznolikosti i u smislu flore i faune i u smislu mineralnih sirovina i svih drugih, kulturnog nasljeđa, itd. znači postoje parametri prema kojima se neko područje može valorizirati određenim stupnjem zaštite. Stručna podloga koju je izradilo stručno tijelo je rekla da je park prirode onaj stupanj zaštite koji najviše odgovara tom području i koje će obuhvatiti odnosno dati adekvatnu zaštitu tog prostora. Što se tiče gospodarskih aktivnosti, da, gospodarska aktivnosti su dozvoljene u području parkova prirode i upravo je to jedna, ajmo, mogao bih, usudio bih se čak reći i jedno od demografskih mjera za oživljavanje tih prostora koji su, slažem se i devastirani i ljudstvom i aktivnostima, ali sve te gospodarske aktivnosti, a prije svega se ovdje misli na konkretnom primjeru Dinare na tradicionalne vrijednosti i uzgoja odnosno ispaše stoke i tradicionalnih djelatnosti kojima su se ljudi bavili na tom području kroz stoljeća. Mi cijenimo da će proglašenjem parka prirode itekako doći do poticaja, revitalizacije i oživljavanja takvih aktivnosti na tom području. Zastupnik Pavić je spomenuo broj i iznos EU projekata koje smo samo u ovom Operativnom razdoblju Konkurentnost i kohezija uložili u područje parkova. Riječ je o preko 20 projekata od preko pola milijarde kuna vrijednosti. Najljepši pokazatelj, kao što je kolega i rekao je Biokovo. Mi smo unatoč koroni u Biokovu sa izgradnjom ovog, tzv. nebeske šetnice, povećali prihode i broj posjetitelja za 80% ove godine, što samo po sebi govori da ovakve i proglašenje nekog područja zaštićenim područjem i izgradnjom infrastrukture itekako može i treba imati pozitivni učinak na to specifično područje. Evo, kažem, imamo vremena do drugog čitanja, itekako smo svjesni da je dio prijedloga bio konstruktivan, mi ćemo te prijedloge sasvim sigurno unutar ministarstva valorizirati, a ono što bi nas posebno veselilo, da u drugom čitanju sa tim izmjenama i dopunama koje se očekuju i za koje smo spremni ih dio podržati, da imamo jedan od zakona koji će se jednoglasno donijeti u ovom časnom Domu. Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Ja bih vas još jedanput molila u ime svih žitelja Šibensko-kninske županije da razmotrite dopis, prijedloge i primjedbe koje su došle naknadno, nakon e-Savjetovanja, istina, ali ovaj, odnose se na dio i Park prirode Dinara i da uvažite ono što mislite da je realno s obzirom da većina tih općina, gradova, pogotovo općina Kijevo i općina Civljani ima gotovo 80% svog prostora upravo unutar parka prirode, a i molila bih sa ovog mjesta da upravo Kijevo bude mjesto, sjedište nove javne ustanove jer je spremno i ustupiti prostor, a time bi sigurno i smanjilo i racionaliziralo troškove budućoj ustanovi. Hvala lijepo. Svakako ćemo naravno, razmotriti i ovaj prijedlog, budući da je osim vas nekoliko uvaženih zastupnika i zastupnica imalo izlaganje na temu centra, odnosno gdje će biti sjedište te ustanove, znači, kao što i piše u ovom zakonu, u roku od godinu dana će se predložiti osnivanje javne ustanove. U toj uredbi o osnivanju javne ustanove, naravno da će biti definirano i sjedište javne ustanove, uredba će također, kao i prijedlog zakona proći zakonsku proceduru javnog savjetovanja, tako da centar, odnosno sjedište javne ustanove nije problematika, odnosno nije tematika zakona nego te uredbe o kojoj će se itekako voditi računa da se čuje mišljenje lokalne zajednice i da prođe kroz javno savjetovanje od 30 dana, gdje će biti vremena i prostora da svi još jednom iskažu svoja promišljanja o toj temi. Hvala lijepa. Evo, ja bih samo još jedanput ponovio, znam da nije prijedlog, odnosno predmet ovog prijedloga Zakona o proglašenju parka prirode, ali mislim da je slično nešto spomenuo i moj kolega prilikom replike, kad ste imali svoje uvodno izlaganje, a tiče se, dakle, upravo mogućnosti da se i na sjeverozapadu Hrvatske, obzirom, dakle kao što sam rekao u svojoj raspravi pojedinačnoj, nemamo dakle konkretno u 3. izbornoj jedini nijedan nacionalni park, niti jedan park prirode. Stručna podloga dakle, za proglašenje regionalnog parka postoji uz neke manje zahvate, ja sam siguran da bi mogli, naravno, u suradnji sa nadležnim ministarstvom, dakle, dobiti i prvi park prirode na području 3. izborne jedinice. Ono što ste i sami rekli, npr. u Biokovu, što je rekao i kolega Pavić, dakle, zasigurno, uz sve ovo što ste naveli i velike mogućnosti za razvoj turizma navedenog područja. Hvala lijepo zastupniče, svakako na tragu i vašeg izlaganja i izlaganja kolege Stričaka, a posebno s obzirom na činjenicu da postoji iz ranijeg razdoblja stručna podloga da ćemo se voditi istim primjerom, da ćemo tu stručnu podlogu valorizirati, nadopuniti i vjerujem da ćemo iznaći rješenje koje će biti na opće zadovoljstvo i nas u ministarstvo i lokalne zajednice. Hvala uvaženi državni tajniče, s ovim smo u potpunosti iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sad određujem stanku do 18 sati kada ćemo kao što je najavljeno, raspraviti Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva čija sjednica je započela u 17 sati.